počinjemo s radom.

To je prijedlog zakona 646. Poslovnika propisano je da se zakoni o kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donesu u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnijet do kraja rasprave, a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. S nama je pomoćnik ministra, državni tajnik, pardon, u Ministarstvu financija, g. Zdravko Zrinušić, koji će nas upoznati sa ovim Konačnim prijedlogom zakona, izvolite. Hvala lijepo poštovani g. predsjedavajući HS, poštovane zastupnice i zastupnici, kao što je uvodno rečeno, danas je pred nama Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između RH i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. RH trenutno primjenjuje 63 Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, polazna osnova za pregovore pri sklapanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kao i u većini država svijeta, jesu vlastiti modeli koje svaka država izrađuje prema vlastitoj poreznoj politici, a temelji se na modelu Ugovora o organizaciji za gospodarsku suradnju i razvitak tzv. UCD, te UN-a. U želji promoviranja gospodarske suradnje i produbljivanja odnosa, prošle godine 19. listopada u Zagrebu potpisan je ugovor između RH i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanju plaćanja poreza. Potpisivanje ugovora nužan je slijed ukupnih aktivnosti koje RH poduzima glede povećanja stupnja međusobne gospodarske suradnje RH i Japana i hrvatska i japanska strana žele u budućnosti povećati suradnju između dviju država, te njihovih gospodarstvenika. U tom smislu samo ću kratko iznijeti podatke vezano za robnu razmjenu, od 2014. do danas u smislu izvoza i uvoza što se tiče RH i Japana. 2014. izvozili smo u Japan više za 21,6 milijuna dolara i naš je izvoz bio 48,5, a uvozili smo 26,9. Što se tiče 2015. izvoz je bio 51,5 milijuna dolara, uvozili smo 29. Samo u 2016. bili smo u minusu odnosno omjer izvoza i uvoza, tada smo izvozili 35,6, a uvozili smo 36 milijuna dolara, 2017. 55,3, uvozili 30,6, 2018. 64,6 milijuna dolara uvozili smo 44,4 milijuna dolara i za prva tri mjeseca ove godine 37 milijuna dolara izvoza i 9,5 milijuna uvoza. To su brojke koje nisu značajne u strukturi našeg izvoza, a to je prije svega roba i riba, u ribi je tuna u pitanju, a što se tiče našeg uvoza to su automobili i strojevi. Ovim međunarodnim ugovorom želi se uspostaviti jasan i transparentan okvir za poslovanje hrvatskih i japanskih poduzetnika kojima je u planiranju gospodarskih aktivnosti nužno potrebno sa sigurnošću znati koja država ima pravo oporezivati njihove prihode od poslovanja, te izbjeći rizike od dvostrukog oporezivanja. Nakon potpisivanja ugovora, proveden je postupak koji prethodi u upućivanje ugovora na potvrđivanje odnosno ratifikaciju u HS sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora kako bi se odredbe ugovora u smislu čl. 141. Ustava, a … [[Govornik se ne razumije]] smo postali dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Sam postupak uključivao je i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je provedeno od 14. veljače do 17. ožujka ove godine, a izvješće o istom je i objavljeno na stranicama e-savjetovanja. Što se tiče samog sadržaja ugovora, ugovorom se uređuju način izbjegavanja dvostrukog oporezivanja dohotka i dobiti, te se omogućuju brojne olakšice pri oporezivanju, potom poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga, koje je povećanje stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država. U tom smislu definiran je pojam rezidenta, čime se izbjegava dvostruko oporezivanje hrvatskih rezidenata, a ujedno sprječava izbjegavanje plaćanja poreza. Oporezivanja dobiti od poslovanja općenito vrši država rezidentnosti društva, osim u slučajevima postojanja stalne poslovne jedinice. Hrvatskim građevinskim i sličnim društvima omogućuje se da ne plaćaju porez na dobit u Japanu ako ti radovi traju kraće od 12 mjeseci.

Snižavaju se stope na tzv. pasivni dohodak odnosno na postojeće stope propisane domaćim zakonima, pa se tako po stopi od 5% oporezuju dividende, kamate, te naknade za autorska prava. Nadalje, propisani su načini izbjegavanja dvostrukog oporezivanja kao i jednako postupanje prema društvima država ugovornica u raznim poreznim situacijama. Postupak zajedničkog dogovaranja predstavlja mogućnost da se o svakom nastalom problemu ili prijetećem slučaju dvostrukog oporezivanja, nadležna tijela država ugovornica izravno dogovaraju, što pridonosi ubrzavanju rješavanja problema. Također članak Ugovora o razmjeni obavijesti predstavlja i efikasno sredstvo u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. S obzirom na navedeno smatramo da će ugovor biti poticajan u ulaganjima u RH i međusobnoj suradnji odnosno razmjeni dobara i usluga, a posljedično će utjecati na povećanje ukupne gospodarske aktivnosti obiju država. Ugovor će proizvoditi učinke u odnosu na dohotke ostvarene od 1. siječnja iduće godine u odnosu na godinu u kojoj je zakon stupio na snagu. Na dan stupanja zakona predmetni ugovor neće biti na snazi, nego će isti stupiti 30 dana nakon datuma primitka kasnije obijesti diplomatskim putem kojom jedna od država ugovornica obavještava drugu da su ispunjeni njezini unutarnji pravni uvjeti za stupanje ugovora na snagu. I zaključno, ovim ugovorom nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH. Hvala lijepo na pažnji. Prvu repliku je tražio gospodin Glasnović. Poštovani kolege, gospodine dragi, samo dva kratka pitanja. Jel trebalo toliko dugo da se izbjegne duplo oporezivanje Hrvata koji dolaze ovde nakon umirovljenja pojedinačna država, jel toliko dugo trebalo baš da mi to napravimo? I drugo, postoji li u Hrvatskoj uopće ovaj elektronska uplata za poreznike i baza podataka koje druge zemlje imaju? Samo ta dva pitanja. Što se tiče ugovora da li je to toliko trebalo, samo ću podsjetiti da smo mi inače sve ugovore koje smo mogli prenijeli smo na nas sa bivše Jugoslavije, a što se tiče SAD-a nažalost taj postupak traje još tamo od '93. Niz postupaka je tu vođen, još uvijek iz ovih zadnjih godina se intenzivira nadam se da će ovaj, s naše strane je otvoreno u svakom slučaju i želja da se to izvrši i ispuni. Ovdje imam i niz i drugih primjera gdje imamo ili u postupcima ili u aktivnim fazama i drugih država svijeta s kojima RH pregovara, a kamoli neće s SAD-om.

Hvala lijepo. Tajniče, kad ćemo napokon potpisat ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om, mi smo jedina članica EU koja znači ima duplo oporezivanje sa SAD-om tako da naše tvrtke, da bi izbjegle to duplo oporezivanje ostvaruju zaobilazno, prijavljuju se preko Mađarske ili preko nekih drugih država, a znamo da puno naših gospodarstvenika oni koji se bave biznisom da jednostavno je to ogroman problem, a ima ih dosta. Znači, kratko pitanje kad će znači Hrvatska napokon potpisati ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om? Evo hvala lijepo na postavljenom upitu poštovanog zastupnika, kao što sam i maloprije rekao još od '93. godine postoji ta inicijativa i potpisani određeni akti, nažalost kod potpisivanja ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja uvijek ovisi o dvije strane. U ovom slučaju postupak se uistinu dugo, dugo razvukao i što se tiče RH mi smo spremni sutra to učiniti, a što se tiče SAD-a oni imaju svoje prioritete. Da li smo im bitni u smislu veličine tržišta ili nešto treće to možemo razgovarati, ali i slažem se s vama da je logično da ćemo kao prijateljske države trebati to napraviti čim prije. Poštovani državni tajniče spomenuli ste u uvodu dakle da postoje trenutno 63 ugovora i da je ovo nastavak onoga što je ministar financija potpisao u listopadu 2018. godine.

Nadam se da Hrvatska gospodarska komora upravo u tom smislu, to je i zadaća po zakonu, zastupa hrvatske interese da se želimo proširiti i na to područje prije sve zato što i, kao što sam malo prije kad sam iznosio podatke imao i pozitivni …/nerazumljivo/… između uvoza i izvoza odnosno na Japan. Znači država koja je nama sklona u smislu nekih proizvoda koji i sami možemo nuditi prije svega u ovom slučaju ribe odnosno tune. Poštovani državni tajniče imam samo jedno pitanje vezano za Članak 6. dohodak od nekretnina. Ovde kažete u točki 1. da dohodak koji rezident države ugovornice ostvari od nekretnina, uključujući normalno i dohodak od poljoprivrede ili šumarstva smještenih u drugoj državi ugovornici, može se, dakle naglasak je može se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici. Da li je bilo mogućnosti mijenjati tekst ugovora pa da se taj dohodak koji se ostvaruje na nekretninama obvezno naplaćuje u državi u kojoj je ta nekretnina smještena? Dakle, sam bih skrenuo pozornost znači ovaj stavak 1. se primjenjuje u odnosu na dohodak koji potiče od izravnog iskorištavanja davanja u zakup ili najam te korištenja nekretnina za svaki, na svaki drugi način. Znači u tome dijelu.

Prva na redu je gospođa Marijana Balić koja će govoriti u ime Kluba HDZ-a. Izvolite. Poštovani državni tajniče Zrinušić, poštovane kolegice i kolege, evo pred nama je dakle Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između RH i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak te sprječavanje porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. Ono što je dobro na samom početku reći odnosno podsjetiti je činjenica kako i ekonomsko i pravno dvostruko oporezivanje smanjuju privlačnost investicija pa i stranih izravnih ulaganja. Tako da sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predstavljaju važno sredstvo za poticanje i zaštitu investitora te stvaraju stabilno poslovno okruženje. Sporazumi jednako tako predstavljaju sredstvo iskazivanja suradnje, ali i razmjene informacija o poreznim obveznicima radi sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza. Stoga je njihovo značenje znatno šire od same raspodijele naplate poreza. Dakle, ovdje je riječ o jednom vrlo važnom ugovoru koji će postaviti temelje nove suradnje i jačanja gospodarskih odnosa između RH i Japana. U tom kontekstu Japan zasigurno predstavlja jednu od uzornih gospodarstava koje se može slijediti, a otkako je Hrvatska članica EU, mogućnosti za suradnju su, dakako, povećane. Intencija RH u svakom slučaju je da bude prepoznata, ne samo kao turistička zemlja, nego da razvija svoju ekonomiju u raznim smjerovima. I evo, kao što smo i čuli, iz samog državnog izlaganja državnog tajnika Zrinušića, RH trenutno primjenjuje 63 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a pregovori za sklapanje novih ugovora su u tijeku sa nizom drugih država. Predmetnim ugovorima se, naime, postižu brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda, kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne suradnje dobara i usluga te povećanja stupanja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država. Tako je, primjerice, znači definiran pojam rezidenta te se izbjegava dvostruko oporezivanje hrvatskih rezidenata, ali i sprječava izbjegavanje plaćanja poreza na dohodak. Zatim, omogućuje se hrvatskim građevinskim i sličnim društvima, da ne plaćaju porez na dobit u Japanu ukoliko njihovi radovi traju kraće od 12 mjeseci. Pri oporezivanju dividendi, kamata i naknada za autorska prava, utvrđena je stopa poreza po odbitku od 5%, propisano je da će hrvatska društva u Japanu imati isti status i pogodnosti kao i društva te države, a postupak zajedničkog dogovaranja predstavlja mogućnost da se o svakom problemu i nastalom ili prijetećem slučaju dvostrukog oporezivanja države direktno dogovaraju, bez sudjelovanja diplomatskih tijela, što će pridonijeti, dakako, ubrzavanju rješavanja problema. Nakon potpisivanja predmetnog ugovora, koji je potpisan dana 19. listopada 2018. godini, isti se mora potvrditi od strane ovog Visokog doma, donošenjem zakona koji je danas pred nama. S obzirom na navedena rješenja, smatramo da će ugovor zasigurno biti poticaj stranim ulaganjima u RH i međusobnoj razmjeni dobara i usluga te će se stoga utjecati, kao što je već rečeno na povećanje ukupne gospodarske aktivnosti obiju država.

Gubi pravo. Želite li reći nešto završno? Ako ne, zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Izvolite.

Nakon godinu i 3 mjeseca što sam uputila ovaj zakon u saborsku proceduru, evo ga, napokon i došao je u sabornicu. Ova izmjena Zakona o HBOR-u, odnosno Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj je vrlo kratka i jasna. Ono što ja želim, a to je da svi korisnici usluga HBOR-a budu javno objavljeni, dakle da se napokon postigne ta transparentnost u radu HBOR-a. To je za sada onemogućeno, Vlada je naravno, na ovaj prijedlog zakona dala negativno mišljenje u kojem kaže da u sadašnjem radu HBOR-a takvi, zapravo njihov rad je već transparentan te se mogu dobiti sve informacije o korisnicima kredita na zahtjev, što nije transparentnost jer kako da ja znam za koga ja tražim da li je on dobio kredit, kako da građanin zna kakav je, koliki kredit Agrokor npr. dobio, ukoliko on ne zna da je Agrokoru dodijeljen kredit, što bi značilo zapravo da građani trebaju uzet svih 160, 170 tisuća tvrtki i svaki mjesec slati upit slati upit za svih 170 tisuća tvrtki kako bi uopće znali kolike su kredite odnosno da li su uopće korisnici HBOR-ovih usluga. To nije transparentnost. Transparentnost je kad su svi korisnici objavljeni i kad u svakom trenutku, svaki građanin ima uvid u korisnike usluge HBOR-a odnosno u transparentnost njihovog rada. Da, HBOR treba transparentno objavljivati svoje korisnike. Nalaže mi i Povjerenica za informiranje i Visoki upravni sud i Ustavni sud i Vrhovni sud, pa čak je i DORH uključen i Europski sud i svi oni kažu da HBOR treba transparentno objaviti svoje korisnike, međutim, HBOR i dalje ne želi niti čuti za tu opciju. Puno se toga događalo od 2014. godine. Ja bih, u jednom mediju je, dakle to sve lijepo kronološki navedeno, pa bih ja čisto prošla radi javnosti i kolega koji zapravo nisu upućeni u ovu temu. Ukratko, što se sve događalo 2014. godine do dana današnjeg po pitanju objave kredita HBOR-a. Dakle, 2014. godine još za mandata Vlade Zorana Milanovića novinar Šimićević je od HBOR-a zatražio da mu se dostavi popis svih tvrtku kojima je HBOR odobrio kredite od 2010.-2013. godine te iznose tih kredita i dnevne redove sjednica Nadzornog odbora HBOR-a. Povjerenica za informiranje, Anamarija Musa, obzirom da joj se novinar obratio, donijela je rješenje kojim se HBOR-u nalaže da novinaru dostavi tražene podatke. Povjerenica je obrazložila ono što zapravo HBOR je, a to je specijalna banka u 100%-tnom državnom vlasništvu jer je njen osnivački kapital financiran sredstvima državnog proračuna a njezin povlašteni krediti kojima se pomaže razvoj i obnova hrvatskog gospodarstva smatraju se državnim poticajima pa građani imaju pravo znati kome se i u kojim iznosima ti krediti dodjeljuju HBOR se međutim nije mirio sa povjereničinim rješenjem pa je protiv njega podnio tužbu Visokom upravnom sudu. U tužbi su utvrdili da njihovi krediti predstavljaju bankarsku tajnu. Visoki upravni sud je međutim odbio tužbu HBOR-a i prihvatio argumentaciju povjerenice Muse te pravomoćnom presudom toj državnoj banci naložio da prema Zakonu o pravu na pristup informacijama novinaru dostavi podatke. No, ni tada se HBOR nije predao već je podnio ustavnu tužbu protiv presude Visokog upravnog suda. Kada ih je Ustavni sud odbio uprava HBOR-a posegnula je za posljednjim pravnim sredstvom koji joj je bio na raspolaganju a to je izvanredno preispitivanje pravomoćne presude. Da bi se izvanredno preispitivanje pravomoćne presude dogodilo trebate se obratiti DORH-u. HBOR j enaime i to napravio, dakle obratio se DORH-u. DORH, na čijem je čelu u to vrijeme bio Dinko Cvitan mogao je odbaciti zahtjev HBOR-a ali to nije učinio već je od Vrhovnog suda zatražio ukidanje pravomoćne presude Visokog upravnog suda. Sudsko vijeće Vrhovnog suda krajem prošle godine odbilo je zahtjev DORH-a i time je pao u vodu i zadnji pokušaj HBOR-a da uskrati građanima pravo na informacije o kreditima. Ja se stvarno ne sjećam da je ikada iti jedna institucija javne vlasti zapravo pružala ovoliki otpor i na ovoliko mogućih pravnih načina pokušavala pa onemogućiti građanima da dođu do informacija koje zapravo po zakonu imaju pravo i dobiti. Da, b) važno je napomenuti da je HBOR Visokom upravnom sudu uputio čak 26 tužbi protiv rješenja bivše povjerenice Anamarije Muse kako bi Visoki upravni sud odbio tužbe odnosno prihvatio tužbe i ne bi dozvolio građanima da imaju pravo na pristup informacijama. Dakle, kao što sam rekla na sve moguće pravne načine HBOR je iskoristio i ni jedan, dakle niti jedna institucija u ovoj državi uključujući europski sud nije stala na stranu HBOR-a već na stranu građana ali Hrvatska banka za obnovu i razvoj i dalje ne želi javno objaviti svoje kredite. Upravo iz tog razloga stavljam, dakle stavila sam u proceduru i sad u sabornici raspravljamo o ovom zakonu o kojem vrlo jednostavno, kratko jednim člankom želim da se objave dakle svi korisnici usluga HBOR-a. Prvu repliku tražio je gospodin Vučetić. Zahvaljujem. Ovdje uistinu nemamo ništa reći nego da je zahtjev toliko logičan da nije potrebno čak niti aktivirati kognitivnu nekakvu aktivnost da bi došli do toga i da bi razvili nekakve strategije kojim bi mi pokušali osporiti ovo što kolegica traži.

A jedini koji smatraju da te informacije ne smiju biti javno dostupne, odnosno da treba otežati pristup dostupnosti informacija je HBOR i Vlada. Mislim da je ovo ustvari dijagnoza situacije u kojoj se mi nalazimo. Kolega Vučetić, apsolutno se slažem, dakle nabrojala sam već sve institucije u ovoj državi od povjerenice do Visokog upravnog suda, Vrhovnog suda, Ustavnog suda pa čak je i DORH upleten i Europski sud, dakle svi oni kažu kako HBOR mora transparentno objavljivati korisnike svojih usluga. Međutim evo HBOR i dalje smatra da su oni unatoč svim dakle odlukama institucija da su oni zapravo jedini u pravu.

Kolegice Vrhovni sud je donio odluku za HBOR više ne smije tajiti koje tvrtke i kojim iznosima kreditira. Međutim, mi imamo onda jedan problem ne samo da Vlada grčevito brani popis tvrtki i da taji nego povjerenik za informiranje dva puta je zatajio tj. dva puta je sud sad donio i odluku da taji informacije. Vidite u kakvoj državi živimo da povjerenik za informiranje taji informacije, aktualni, govorim o aktualnom dok je prethodna javno govorila i zastupala da mora biti informacija koje tvrtke i kojim iznosima HBOR kreditira jer se radi o javnome novcu. Znači Zoran Pičuljan bi zbog ovoga mora dati ostavku isti tren, ne danas nego jučer. Dakle kolega Bulj, pročitala sam jutros u jednom mediju upravo ovaj članak u kojem se navodi da je novi povjerenik dva puta donio odluku u korist HBOR-a koju mu je naravno Visoki upravni sud poništio.

Kolegice Lesandrić, vi tražite jedno, Vlada vam je odgovorila drugo. Dakle Vlada kaže u svakom konkretnom slučaju može se doći do informacija. Ali to nije cilj ovog zakona vašega, to treba naglasiti. Cilj zakona je transparentnost ali transparentnost u smislu tržišnog natjecanja u ovoj zemlji. U ovoj zemlji postoji klijentelistički pristup, u ovoj zemlji ne znamo tko dobiva povlaštene kredite, u ovoj zemlji ne znamo tko dobiva sve poticaje i to je problem hrvatskog društva. I zato naše društvo ne ide naprijed, zato nemamo razvoj jer imamo razvoj vidimo pojedinih poduzeća, poduzeća koja dobro posluju sa županijama, općinama gradovima i državom, poduzeća koja dobivaju izdašne poticaje i onda naravno da ti poduzetnici se još hvale pa onda kupuju krovište na crkvi i tako oni budu uspješni a naši ljudi odlaze u inozemstvo, nemaju kruha, nemaju krov nad glavom jer nemaju jednostavno posla. Slažem se kolega Žagar, zapravo ja stvarno smatram da bi upravo transparentnost u radu HBOR-a itekako pomogla razvoju poduzetništva jer obzirom da se samo o tom temom i bavimo, često sam u doticaju s poduzetnicima, ono što znam sa terena, dakle iz njihovih priča to je da rijetki uopće idu na HBOR-ove kredite jer oni smatraju da je to sve namješteno i upravo iz tog razloga to treba biti transparentno da im se omogući odnosno da ih se potiče ma kreditiranje putem HBOR-a i da ne razmišljaju o tome da je HBOR institucija koja namješta svoje kredite već da pristupe tome u onom trenutku kad im je to potrebno za daljnji razvoj njihovog poduzeća. Kolegice Lesandrić, javio se sa repliku samo da nadopunim onu vašu izjavu kad ste rekli da se HBOR financira iz državnog proračuna, tu treba razlučiti dvije stvari a to piše u Zakon o izvršenju državnog proračuna, dakle jedna dio sredstava su sredstva za povećanje temeljnog kapitala a drugi dio sredstava koje temeljem programa Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede se plasiraju međutim to je manji dio kreditnih sredstava koje ima HBOR. HBOR se zadužuje kod Europske investicijske banke, kod Europske banke za obnovu i razvoj, kod Svjetske banke i plasira ta sredstva. I druga stvar, ono što možda je trebalo reći u uvodnom obrazloženju, a to je da većina kredita HBOR-a ne ide direktno iz HBOR-a nego ide preko poslovnih banaka, dakle to je čisto na nadopunu vašeg obrazloženja otkud se HBOR financira, dakle HBOR se jednim manjim, manjim djelom financira iz proračuna. Kolega Šuker, upravo zato meni je žao što niste pročitali izmjenu članka u zakonu jer lijepo piše da tražim da bude transparentno sve ono što se direktno kreditira iz HBOR-a i da se nikada ne navodi naziv banke putem koje to ide ukoliko se radi o indirektnom financiranju. Što se tiče samog financiranja HBOR-a koji je od države nekih 7 milijardi, dakle mene ne zanima ono drugo, od čega se financira HBOR nego isključivo ono što ide iz državnog proračuna i dalje se prosljeđuje na korisnike, to treba biti javno, hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice, dakle mislim da ovaj prijedlog zakona mora biti podržan od svih zastupnika i ne vidim zašto je kolega Šuker, zašto se postavlja ovako prema ovom prijedlogu jer je sasvim logično ovo što se predlaže, mislim da je transparentnost nužan ja bih rekao i alat i nužna stvar za borbu protiv korupcije. Ono što mi imamo ovdje situaciju da nažalost Vlada RH, HBOR ne žele dati uvid u te kredite a radi se o javnim sredstvima odnosno o novcu iz državnog proračuna i to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo a vidimo da je Visoku upravni sud i srušio dvije odluke povjerenika za informiranje i nije točno ovo što je rečeno ovdje da samo povjerenik za informiranje i Vlada i HBOR su protiv toga da se to objavi javno, nažalost i Državno odvjetništvo je na stranu Vlade i na strani HBOR-a i mislim da je to ono što je problematično.

Ne. Otvara raspravu, prvi je g. Tomislav Panenić ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, vidimo ova tema koliko nas ima ali dosta je zagrijala ovu atmosferu tako da trebamo stvarno se vratiti na ono što je bit. Već sam ovdje čuo u izlaganju kolege di je to rekao nema se tu što puno mudrovati, onaj tko samo pročita, sve mu je jasno ali vidim bi mi ovdje mogli raspravljati tri dana argumentirajući zašto nekome nije jasno da država stoji iza nekoga bezuvjetno, daje garanciju za sve njegove propuste, ta banka da propadne, jednostavno država bi to sve sanirala. Ajde mi nađite drugu poslovnu banku koja djeluje na našem tržištu iza koje stoji država na taj način, nema nijedne. Znači naša sredstva ne samo da su uložena u tu banku nego isto tako što god da se dogodi sa tom bankom opet naša sredstva će to sve pokriti i ne znam što treba više reći na ovu temu, nije to sad jel jedna kuna, 7 milijardi kuna, 77 milijardi nego sve što tamo dođe je zapravo pokriveno jamstvo, vidjeli smo u brodogradnji kad nam se dogodi takva situacija, jednostavno naručitelj brodova pošalje na naplatu i država to plati, znači nema protesta, jednostavno se plaća na prvu, tako vam je i sa ovom bankom, ne bi bila niti prva banka u svijetu koja je možda došla u financijsku krizu ako bi se to dogodilo, ne bi bilo niti zadnja koja bi otišla u stečaj ako bi se to dogodilo, prema tome, sve je dobro kada je dobro. Ali kad nije dobro, onda se pita tko je kriv, tko sada zastupa da će vječno u ovoj banci sve biti dobro i da će med i mlijeko sijat. Evo ja ne mogu se oteti dojmu da trebamo očekivati i biti spremni da jedino transparentnost može osigurati da se ne pružaju loši plasmani. Možda ova tema ne bi zaškrkljala nekako javnost jer bilo je tu puno razgovora o tome, želimo reviziju pa evo i MOST nezavisnih lista je upućivao prijedloge zakona, dajmo tu reviziju da prekontrolira i osnovno poslovanje ne samo plasman kredita koji ide, koji pod nekim je nadzorom nego i ono osnovno poslovanje da vidimo što se troši, na koji način, kako kao institucija funkcioniraju, ne, bio je odgovor tada sad a mala vrata vladajući opet to pokušavaju uvesti ali još uvijek to u primjeni. Godinama neku temu treba vrtiti da bi napokon ušla, neki će poginuti, neke stranke će imati tu ideju nestajati, druge će pojavljivati, ponovno gurati ali jednom će se to izgurat, jednom će jednostavno tma morat izaći i u onom trenutku kad netko tko je na vlasti ili netko tko želi osvojiti vlast, kad mu bude najpotrebnije on će tu temu dignuti i to je, zato je jako bitno da inicijativa cijelo vrijeme postoji. Vlada u svom odgovoru kaže zastupnici i oni nema potrebe da se za tim radi, i što navodi, navodi ima revizorska kuća koja nadzire reviziju i da smo u nekom idealnom svijetu gdje su te revizorske kuće najtransparentnije u svome djelovanju onda bi se složio, tako je.

Ako se u našoj državi događa sa svjetski renomirane revizorske kuće naprave takav izvještaj podilazeći nekome moćniku, a šta će onda tek biti sa državnom bankom. Pa mi cijelo vrijeme i vodimo bitku upravo sa državnim nekim institucijama, trgovačkim društvima u kojima se cijelo vrijeme izvlači, muze novac javnih korisnika. Nije se nitko nalaktio nekome na privatnu firmu pa mu izvuko 100 kuna iz te firme, a da je ovaj reko ono ajd imam od toga koristi. Ne, uvijek je bilo, moralo je biti obostrana korist, a ovdje kad je državno nema štete jer ja koji donosim odluku u ime neke državne tvrtke, pa nije moj novac. To je novac nekih poreznih obveznika vrlo široko, pa nadoknadit će se, pokrit će se i radi toga upravo ovo što je napisano, znači da bi Hrvatska banka za obnovu i razvitak trebala javno objavljivati podatke o subvencioniranim kamatama. Mi govorimo o subvenciji, o onome što ljudima pomaže gdje država stoji iza ljudi, gdje naravno da ti ljudi osjećaju da je država ta koja im pomaže, oni se ne trebaju skrivati. Naime ja one koje poznajem vjerojatno nemaju niti potrebu da se skrivaju, nego isto tako žele da dobiju takvu poticajnu kamatu da mogu ostvariti svoj poslovni pothvat i nitko ne ulazi u njihov poslovni pothvat što je, nego ulazimo u proceduru. I ovaj drugi članak koji je kolegica Ivana predložila da se mijenja upravo se odnosi na donošenje odluke, odgovornost pri donošenju odluka. Jer ako postoji kolektivno tijelo koje na većini sjednica funkcionira u minimalnom sastavu onda imamo problem oko dokazivanja pa će se kad iziđe neka afera tipa Agrokora, odjednom nitko ne zna točno tko je bio na toj sjednici, tko je točno sudjelovao u raspravi, tko je donosio odluku, svi samo operu se nisam ja, nisam ja. Na ovaj način kad se zna da je moralo biti najmanje 6 članova nadzornog odbora da se donese 2/3 većinom odluka onda možemo vrlo jasno utvrditi da ipak postoji kritična masa ljudi koji su to podržali koji nisu ulazili u razloge. Ne znam razloge zašto je npr. 378 milijuna kuna tada plasirano prema Agrokoru ako je već tada bilo jasno da je Agrokor u teškoj financijskoj situaciji, ali procjena uprave, banke, procjena predsjednika nadzornog odbora ministra Marića bilo je da je to dobar plasman, da je od koristi za hrvatsko društvo da subvencioniranjem takve tvrtke imat ćemo koristi. I mi smo upucali novce, a onda vidimo kako postupaju prave financijske institucije kad se pojave lihvarski fondovi onda nas oderu sa stopama po kojima vjerojatno nitko u ovoj sabornici ne bi niti pokušao uzeti danas kredit. Možda u neko davno, davno doba nastanka samostalne Hrvatske je bila nužda, a vidimo da su oni uopće ne poimajući potrebu da prepoznaju Agrokor kao jednu od ključnih kompanija što je u Hrvatskoj i danas je jako bitna i tada je bila, oni su jednostavno oderali, deru je i dan danas, još uvijek to nije razriješeno i samo će vrijeme pokazati, al Hrvatska naravno da nije takva ona Agorkoru i sličnim tvrtkama da sredstva i nema potrebe da se to vidi zašto jer odluka donesena takva kakva jeste, zašto ljudi su stali, koja je to bila analiza koja je pokazala da je pokazala da je sve redu, tko je stao iza toga, tko treba snosit odgovornost ili će na kraju jedinu odgovornost, kao i obično snositi hrvatski građani. Malo bi se referirao i na ovaj dio što je kolegica Ivana iznosila vezano za pristup toj informaciji. Kad pogledam evo malo sam praktički iz njenoga pokušao popisao sve te korake. Prvo je bio zahtjev novinara koji je tražio pristup, onda je HBOR rekao ne, onda smo imali povjerenicu za informacije koja je rekla morate, onda se oni žali pa je išlo na Visoki upravni sud, pa je Visoki upravni sud rekao morate, onda nađu na brzinu državno odvjetništvo koje uvijek uskače kad treba rješavati problem ono pa ajmo još i na Vrhovni sud. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6 institucija, a što je Vlada napisala, prema zakonu je jasno da možete dobiti pravo na informaciju. Ako je to hrvatski model pristupa na informaciju onda ćemo vjerojatno svi ovdje otići najmanje u mirovinu, jer ovo traje godinama i još uvijek toga pristupa nema osiguranoga, a Vlada je jasno utvrdila u svom očitovanju da taj zahtjev možete dobiti. Ja bi trebao danas uputiti zahtjev prema HABOR-u i očekujem evo uzimajući možda tehničke uvjete, možda da im se da vremena da mi pruže informaciju, moguće do slijedeće srijede da bi to već imao na svome stolu, ali bojim se da isteći će i moj mandat i u ovome domu, bojim se da će mi završiti radni vijek dok ne iziđe na ne, zapravo na vidjelo što se tada događalo vjerojatno pošto to proglašavaju nakon ne znam koliko 30, 40, 50 godina pa će jednom se otvoriti neki arhivi koje opet, znači imamo stalo prikrivanje. Onda će se otkriti tko je donosio, što je donosio kada više interes javnosti ne bude toliko velik nego će biti samo interes povjesničara i od HBOR-a koji bi trebao biti polazište, uporište za stvarno financiranje kvalitetnih projekata koji će osiguravati u jedno vrijeme bilo ... [[Govornik se ne razumije.]] sada je zadnje vrijeme govorimo o razvoju, došli smo do toga da se propituje funkcioniranje takve jedne institucije, da se negativne konotacije vrte oko same te banke i onda trebamo se zapitati da li ovakva odredba koja bi osiguravala transparentnost, treba biti ne samo u toj banci nego u svemu što se iz državnih sredstava financira, prepoznato kao nužnost. Neće smatrati da je išta prekršeno nego neka samo vrijeme napravi svoje, svaki prijedlog koji dođe, koliko god da on bio razuman, na njega čak nema ni onaj komentar evo mogli bismo prihvatiti barem jedan dio toga, mogli bismo ugraditi nešto od predloženoga pa da povećamo za 1% tu transparentnost nego evo osjećamo da putem ovih pritisaka koji se sada vrše da polako dolazimo u vrijeme se sve prikriva. Ne trebamo znati što se događa u HNB-u, ne trebamo znati što se događa u HBOR-u, ne treba znati što se događa sa imovinom dužnosnika, političara u RH, treba sve to zatomiti, treba zakonskim rješenjima umanjiti mogućnost pristupa i umjesto da postanemo jedno demokratsko transparentno društvo, pokazuje da davanje vlasti velikim strankama dovodi do toga da vremenom one uspijevaju izmijeniti cijeli niz zakona koji su pod pritiskom ulaska prvenstveno ulaska u EU bili mijenjani, bili drastično mijenjani, bili čak i uvjetovani a sada će se vremenom kako je pažnja popustila biti perfidno prilagođavani tome da otežaju pristup bilokojoj informaciji a kamoli da ta informacija bude javno objavljena. Možda ne bi bilo loše da i pokrenemo upravo jednu kako bi rekli, interpelaciju ovdje o transparentnosti cijeloga sustava državne uprave pa bismo onda se suočili sa ključnim problemima a to je da pristup je onakav kako netko poželi. Ja se sjećam evo iz vremena 2016. u Vladi, došao je jednostavan upit na sva ministarstva koliko je ministar potrošio novaca putem službene kartice. To je informacija koju sustav ministarstva može dostaviti novinaru za sat vremena, moguće, možda dva, evo ako baš neto dramatično u jednom danu nema potrebe ali neki ministri su kao što je ministar Tolušić, rekli nema potrebe i nisu nikada to dostavili, znači jednostavno oglušili su se na to i mi imamo stalno primjere da se oglušujemo. Isti taj ministar jučer samo na pitanje je zatvorio vrata od službenog auta i odlepršao da ne mora odgovoriti. I dokle ćemo tako? Dokle idemo sa prikrivanjem stvarnost, ne samo stvarnosti nego nema više hrabrosti da se odgovori. Ovdje oporba pokušava, napominje, urgira, bori se zato, mediji imaju hrabrosti staviti mikrofon nekome da kaže, uputiti dopis, zatražiti ali onda cijeli niz institucija koje su sve državne, imaju ili automatski negativno stajalište ili kao što je bilo kod povjerenice koja je bila za, pa je došao povjerenik novi, koji je odjedanput rekao ne, kako možete promijeniti, ista institucija, isti zakon, zakon se nije mijenjao, samo staviti osobu koja vam odgovara i ona kaže ne, više to ne treba. Znači od danas kad sam ja, ja vjerodostojno tumačim isti zakon da to ne treba a prije toga je bilo vjerodostojno tumačenje, treba i radi tog vjerodostojnog tumačenja koje je dala povjerenica, dala nalog, završilo se na Visokom upravnom sudu koji je to potvrdio ali ne, ni to ne staje. Sada dolazi povjerenik koji kaže Visoki upravni sud nije u pravu jer ja imam novo stajalište i po tom stajalištu ne treba se. To je kakve mi imamo institucije i kako se ispolitizira institucija i onda od jedne rečenice nastane zapravo cijela rasprava u Hrvatskom saboru, hvala lijepo.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Na samom početku želim istaknuti kako Klub zastupnika HDZ-a ne podržava donošenje predmetnog zakona. naime, valja podsjetiti na nekoliko činjenica. Ona poslovanjem u okviru svojih ovlasti i nadležnosti potiče sustavni održivi i ravnomjeran kako gospodarski tako i društveni razvitak sukladno općim strateškim ciljevima RH. Svoju djelatnost obavlja izravno ili neizravno putem banaka ili drugih pravnih osoba pri čemu se u značajnom djelu oslanja na suradnju sa poslovnim bankama pridržavajući se bankarskih standarda.

U svom poslovanju HBOR primjenjuje međunarodne računovodstvene standarde i međunarodne standarde financijskog izvještavanja. Na istovjetan način na koji ih primjenjuje i kreditne institucije.

HBOR svoju djelatnost i poslove obavlja sukladno propisima u državnim potporama slijedom čega HBOR nadležnom ministarstvu dostavlja podatke o plasmanima koji sadrže državnu potporu, a korisnici HBOR-ovih plasmana koji sadrže državnu potporu su transparentno informirani o mogućnostima javne objave podataka o iznosu potpore. Vezano za transparentnost rada, HBOR kao tijelo javne vlasti na koje se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama, na svojim internet stranicama objavljuje širok spektar informacija, kao što su primjerice, informacije koje se odnose na kreditne programe i uvjete kreditiranja, informacije npr. o garancijama, izvozno kreditnom osiguranju, fondovima za gospodarsku suradnju, dokumentiranim akreditivima, ESI financijskim instrumentima, općenite informacije, informacije o međunarodnoj suradnji i članstvima u međunarodnim asocijacijama i institucijama, informacije o iznosima i korisnicima donacija, sponzorstva, javnim natječajima, informacije o unutarnjem ustrojstvu i sustavu tijela HBOR-a, informacije o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravima na pristup informacijama. Svaki zahtjev za pristup informacijama, HBOR rješava pojedinačno te podnositelju zahtjeva dostavlja tražene podatke osim u slučaju kada postoje zakonska ograničenja, kao što je primjerice, bankovna tajna i kada provedbom testa razmjernosti i javnog interesa ne utvrdi da prevladava javni interes. U tom slučaju HBOR upravo radi zaštite interesa svojih klijenata ne udovoljava takvim zahtjevima. Ono što svakako treba naglasiti, a što je u odnosu na razliku kada je podnesen ovaj prijedlog zakona, to je da HBOR početkom ove godine dodatno prilagodio svoje postupanje Zakonu o pravima na pristup informacijama u cilju još veće transparentnosti na način da su od 1. siječnja 2019. pa na dalje na zahtjev dostupni podaci o korisnicima kredita, iznosima i namjenu te nazivu projekta uz napomenu da nisu dostupni podaci o krajnjim korisnicima koji neizravnim plasmanima putem poslovnih banaka te se isto na odgovarajući način primjenjuje na izdavanje garancija i kontragarancija, poslovna osiguranja i reosiguranja. Također, od početka 2019. godine, klijenti su već u zahtjevu za plasman HBOR-a obaviještene o mogućnostima da spomenute podaci budu dostupni javnosti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, odnosno da će HBOR po zahtjevu javnosti dostavljati one podatke koje će sudovi smatrati odnosno propisi i/ili nadležno tijelo određivati da su javno dostupni podaci na dan kada se isti budu dostavljali. Iz svega navedenoga je razvidno da HBOR objavljuje vrlo širok spektar informacija te postupa u skladu s načelima transparentnosti i otvorenosti uz istovremeno uvažavanje zakonskih ograničenja koja se odnose na obvezu čuvanja bankovne tajne iz Zakona o kreditnim institucijama, a posebno s obzirom da je HBOR, osim tijela javne vlasti, posebna financijska institucija koja se rukovodi načelima bankarskog poslovanja. Kada je riječ o prijedlogu predlagateljice u kojem predlaže promjenu načina odlučivanja u nadzornom odboru, jednako tako smatramo kako nije pojašnjeno zašto se traži izmjena niti kako bi se istom postigla veća kontrola odlučivanja u davanju plasmana, a samim time i kontrole raspolaganja novca obveznika.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bi se konzultirali nakon ovog izlaganja kolegice iz HDZ-a gdje suprotno znači odlukama najviših tijela ove države, znači Visokog upravnog suda, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Povjerenice za informiranje koju su smijenili i doveli čovjeka protiv kojeg smo mi ovdje prosvjedovali jer smo znali da će držati ljestve vladajućima i da će držati ljestve HBOR-u. Znači moramo se konzultirati jer jednostavno ne možemo vjerovati da najbrojnijoj političkoj grupaciji u ovom Saboru koja vodi ovu državu uz pomoć svojih koalicijskih partnera nije jasno da je Visoki upravni sud zauzeo stajalište da HBOR nije poslovna banka nego javna institucija koja raspolaže javnim sredstvima i da njezin temeljni kapital uplaćuje država iz proračuna, da država za sve obveze HBOR-a jamči bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv bez izdavanja posebne javne isprave. Nevjerojatno je da ste se ponovno odlučili kriti informacije o tome kome se uplaćuju javna sredstva, kome se uplaćuje novac građana. Gospodo iz vladajuće većine, to nije vaš novac i nemate ga pravo kriti, te informacije nemate pravo kriti od građana i vrijeme je da shvatite da je jedini način kako se boriti protiv korupcije, uvođenje transparentnosti. Uvođenje transparentnosti u djelovanje HBOR-a, uvođenje transparentnosti u rad Vlade, uvođenje transparentnosti u rad dužnosnika. Nedavno smo u sklopu našeg antikorupcijskog paketa uputili zakon koji traži da se na jednom mjestu javno objave svi troškovi političara. Tražili ste riječ? Također u ime Kluba Nezavisnih zastupnika tražim stanku od 10 minuta kako bi se konzultirali i osvježili vlastite logičke mogućnosti zato što je u ovoj raspravi od 9,30 do 10 i 24 minute izvršen udar i na logiku zato što se nude objašnjenja koja nisu u skladu niti s načinom na koji um funkcionira niti kako je logika usustavljena, a sve kako bi se onemogućilo transparentnost u RH. Mi smo ovih dana, danas smo svjedoci ove argumentacije koja je vid produžetka političkog nasilja nad institucijama i političkog nasilja nad dostupnosti informacija konkretno u HBOR-u. Također, ovih dana smo svjedoci političkog nasilja koje se vrši nad Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa. To isti je oblik, isti je mehanizam, isti su ciljevi i isti su motivi i jednog i drugog političkog nasilja, a to je da hrvatsko društvo ne bude društvo koje će biti transparentno i da hrvatsko društvo bude ono koje će razviti odnos kmetski u feudalnom sustavu, feudalnom političkom sustavu u kojem će se sve odluke donositi mimo institucija, konkretno, imamo institucije od Visokog upravnog suda do Ustavnog suda, do povjerenice za informiranje, imamo institucije kao što je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa s jedne strane i s druge strane imamo pojedinačne stavove koji su postali prezentni u nekim političkim opcijama i strankama i koje žele da njihovi ciljevi, njihove namjere i njihove zakonitosti budu iznad zakonitosti i načina i funkcioniranja ovih institucija samim time u ime interesa javnosti Još?

Kada govorimo o ovako važnoj temi, onda moramo istaknuti da pravo da građani znaju sve je jedno od temeljenih prava i javnost rada institucija RH odnosno načina na koji se troši proračunski novac je nešto što hrvatski građani imaju pravo znati.

Znači mislio sam a tog mišljenja sam i sada da se nema nikakvog razloga skrivati niti tajiti informacija po pitanju toga šta na koji način smo dali, koji kredit smo dali, pod kojim uvjetima smo dali kao HBOR i da ne bi čak bilo problema niti kod poduzetnika koji pošteno traže i žele utrošiti ta sredstva. I naravno, kao i tada i sada, postoji veliki otpor tome da ljudi to čuju jer bi se onda mnoge stvari koje su zamagljene u stotinama i tisućama kvalitetnih i dobrih poslova i transparentnih poslova i vrijednih poduzetnika i na neki način kvalitetno iskorištenih sredstava u HBOR-u bi ostale i dostupne javnosti ali bi se onda vidjelo i onih stotine i tisuće poslova možda koji nisu bili dovoljno transparentni odnosno koji su doveli do toga da HBOR nekada dodijeli neka sredstva i nekome tko je blisko povezan sa vlasti, tko na taj način može iskoristiti ili informaciju ili utjecaj i na kraju krajeva, vidjelo bi se kako politički nekada ta institucija funkcionira i na koji način se troši proračunski novac. I zbog toga i to je jedini razlog zbog čega se ne daju te informacije jer mi imamo u ovome trenutku u javnom prostoru u javnom prostoru poduzetnike koji su izgradili hotele sa kreditom ili su trebali graditi hotele sa kreditom HBOR-a, navodno su vratili kredit jer su našli povoljnije izvore financiranja ali pitanje je da li su opet ti povoljniji izvori financiranja preko poslovne banke možda opet kredit koji je HBOR dao. Znači drugim riječima, poduzetnik xy da sad ne navodim imena, dobije stotinu milijuna kuna za izgradnju hotela na Jadranu i prije nego šta počne graditi, HBOR umjesto 3%-tna poena koja je dala tom poduzetniku na kredit od 100 milijuna kuna, promijeni program i uvede preko poslovne banke 2%-tna poena i onda taj poduzetnik kaže aha, idem ja vratiti ova 3%-tna poena koja mi je dao HBOR pa ću ista HBOR-ova sredstva preko poslovne banke uzeti pod 2%-tna poena i to će me godišnje koštati manje milijun kuna kamata. I platit ću čak i penal na vraćanje tog kredita jer mi se to više isplati. E sad, zamislite hipotetsku situaciju da je taj poduzetnik povezan sa ministrima koji sjede u nadzornom odboru HBOR-a, da li je taj poduzetnik povezan sa ministrima i na način da zajedno posjećuju određene priredbe, da imaju određene poslovne poveznice i preko drugih firmi, da je moguće da taj poslovni poduzetnik daje u najam stotinu tisuća eura vrijedan Mercedes članovima nadzornog odbora ili članovima obitelji nadzornog odbora HBOR-a. Zbog čega hrvatski građani ne bi dobili potpunu informaciju, zbog čega ne bi znali tko je na koji način koristio kreditna sredstva HBOR-a, da li direktno, da li indirektno preko poslovnih banaka ali na neki način transparentno da se vidi da li postoje poveznice između onih koji donose odluke a to su ministri, predsjednik nadzornog odbora Zdravko Marić i svi oni ostali ministri unutra, među njima i gđa. Gabrijela Žalac koja je ministrica europskih fondova, da li postoje poveznice između tih poduzetnika koji dobivaju kredite i njih koji donose odluke u ime HBOR-a. Ono što je u potpunosti nelogično je da dvije institucije koje su u vlasništvu RH, koje se bave sličnim poslovima, jedna daje jamstva, a druga daje kredita, znači HAMAG-BICRO daje jamstva, HBOR daje kredite. HAMAG-BICRO od dana kada sam tu odluku kao ministar donio, u svim svojim izvještajima piše tvrtke koje su dobile jamstva od HAMAG-BICRO. Tako da, primjerice možete vidjeti u svakom izvješću, pa i ovom koji imam ispred sebe, HAMAG-BICRO-a, koliko i kakvih jamstava i na koji način je surađivala sa pojedinim firmama. I tu je 500, evo recimo u Izvješću za 2017. godinu je 575 tvrtki koje su dobile jamstvo od HAMAG-BICRO-a iznos jamstva, a što je najveći paradoks je da su neki od tih kredita realizirani u HBOR-u.

Pa recite mi, kolegice i kolege, je li vama to logično? Kolega Bulj, je li vama to logično? Znači, na stranicama HBOR-a ista tvrtka koje je dobila kredit od HBOR-a ne može biti objavljena, a na stanicama HAMAG-BICRO-a gdje je jamstvo koje pokriva 75% kredita HBOR-ovog je objavljeno da su dobili kredit u HBOR-u. Znači ovdje može, a u HBOR-u ne može. A znate zašto može?

Nije, pa ljudi žele posao, žele raditi, žele investirati, dolaze i svjesni toga da im to može pomoći u poslu, nemaju nikakvog problema da svi pod istim uvjetima dobivaju jamstva ili kredite, da se to objavi. Tako da imamo tisuće i tisuće tvrtki koje su u ovom poslovnom aranžmanu bili sa državom i sa HBOR-om koje su već objavljene, samo ne na stranicama HBOR-a nego na stranicama HAMAG-a. Ali, ne smetaju HDZ-u ove tvrtke jer su ove tvrtke dobivale transparentno i jamstva i kredite. Njima smetaju tvrtke za koje mi ne smijemo znati na koji način su dobili kredite, njima smeta da se zna pod kojim uvjetima, na koji načinje Agrokor par mjeseci nakon izbijanja, odnosno prije izbijanja krize u Agrokoru dobio kredite od HBOR-a. Njima smeta da se sazna da su pojedini prijatelji članova i suradnici članova uprave HBOR-a dobivali kredite od HBOR-a koji su se kasnije pokazali kao potrošeni nenamjenski i nakon inspekcije koju je provelo moje ministarstvo su se vlasnice tih tvrtki, odnosno vlasnica te tvrtke morala nagođivati sa državnim odvjetništvom jer je, umjesto da investira u svoju firmu investirala u nešto drugo, najvjerojatnije u svoj stan, a HBOR nije proveo bio kvalitetan nadzor i ustanovio to prije nego što smo ustanovili to inspekcijskim nadzorom mog ministarstva. Znači, vjerujte mi u HBOR ima jako puno stvari koje se žele sakriti, a žele se sakriti pod svaku cijenu. I zbog toga je HBOR spreman angažirati i trošiti stotine tisuće kuna svojih novaca kako bi angažirao odvjetnike i žalio se na sve moguće presude koje su ih obvezale da objave te informacije pa je HDZ spreman da promijeni i pravobranitelju za informiranje, odnosno Povjerenika za informiranje, Antoniju Musu, koja je platila svojom funkcijom to što se zalagala da se u HBOR-u daju informacije građanima koji su, kome su dodijeljeni krediti, a sada vidimo da je kolega Pičuljan upravo promijenio praksu onoga što je imala gđa. Musa. On ide kontra toga, a onda dobiva odluke Visokog upravnog suda koje poništavaju njegove odluke i tjeraju opet HBOR da daju informacije. Ja mislim, ja mislim, kolegice i kolege, da bi bilo ispravno da svi stanemo iza ovog zakona.

Rekao sam, 7 milijardi kuna novaca smo uplatili i više od toga iz državnog proračuna.

Nikakva poslovna tajna, nikakva bankarska tajna pa kada govorimo o bankarskim institucijama, HBOR nije bankarska institucija jer da je onda bi bila u nadležnosti HNB-a kao kontrola i revizora a oni nemaju tu obvezu, oni plasiraju sredstva u ime države za novac najčešće državni ili opet javni novac koji se plasira preko sličnih institucija unutar EU. Znači Europske investicijske banke, Europskog investicijskog fonda, znači sve je to javni novac. Kada se radi o javnom novcu građani imaju pravo znati na šta se taj javni novac troši. I ja ovdje pozivam i u ime Kluba zastupnika SDP-a da svi zastupnici u Hrvatskom saboru podrže ovaj zakon, da napravimo što je moguće transparentniji sustav i da na kraju građani znaju i način na koji se troši i kako se troši i za koga se troši i na kakve projekte se troši de facto njihov novac.

Gospodin Miro Bulj je sada prvi koji će imati pojedinačnu raspravu. Evo govorimo o izmjenama zakona kojim se samo omogućilo ono na što je sud, Vrhovni sud, upravni sud, Visoki upravni sud, Ustavni sud, povjerenica ukazali da pravo na informaciju o kreditima u HBOR-u više ne smije biti, koje su tvrtke dobile više ne smije biti tajna. I ne vidim niti jedan razlog da bilo koji saborski zastupnik bude protiv ovoga prijedloga jer smatram da rasprava kako je kako je klub HDZ-a rekao da neće podržati mišljenje Vlade koje ne podržava jednostavno je neprihvatljivo. Evo vidimo da se je pridružio mišljenju Vlade i povjerenik za informiranje aktualni koji je znači da Zakon o pravu na pristup informacijama da ne treba biti. Međutim, evo sud je i taj njegov rekao da onaj koji bi trebao štiti pravo na informacije, koji bi se trebao boriti za pravo za informacije, aktualni povjerenik je protiv. Vidimo da je državno odvjetništvo također nakon toga što je 2014. godine novinarka kako je rekla kolegica Ninčević za vrijeme Vlade Zorana Milanovića početkom 2014. tražio o HBOR-a da mu se dostavi popis svih tvrtki koje je HBOR dobio kredite od 2010. do 2013. te iznose tih kredita i tada je znači on, novinar je u to vrijeme, tada je bila afera Šegon, međutim kada su u ... [[Govornik se ne razumije.]] Šegon, kada su u javnost procurile informacije tada je u biti povjerenica Anamarija Musa je tada rekla da imaju pravo na informacije međutim od tada nisu dostavljeni traženi podati, znači novinaru. Smatram da je ovdje Državno odvjetništvo također pilatovski pralo ruke, međutim i tu je sud rekao da imaju pravo na informaciju i ne vidim nikakav ovdje problem o čemu, čemu ta tajnost, čemu protivljenje Vlade, čemu protivljenje državnog odvjetnika, čemu protivljenje tadašnjeg Cvitana, čemu protivljenje HDZ-a o transparentnosti znači tih podataka gdje imamo znači i javni novac iz proračuna kako je kazano negdje oko 7 milijardi kuna. I to je, ne bi smjela biti tajna i smatram da ovaj zakon je i zakon logički i zakon kojima bi se trebalo jednostavno doći do tih podataka zašto se to krije. I na kraju mi dolazimo do podatka da se postavlja jedno pitanje zašto se kriju ovi podaci ako su sve institucije mjerodavna tijela, pravosudna tijela, svi su za. Osim Vlade, Državnog odvjetništva i u ovome trenutku aktualnog povjerenika za informiranje, ali i tu je sud rekao da nema tajnosti informacije ovdje i da nema podataka. Zbog čega se to krije? ... [[Govornik se ne razumije.]] da bi mi saborski zastupnici jednoglasno trebali podržati ovaj prijedlog kolegice Lesandrić i da bi na taj način u biti ta transparentnost se pomakla, moguća korupcija koja jednostavno na ovaj način šta vladajuća većina odbija ovaj zakon i Vlada u biti se pogoduje korupciji i povećava se sumnja u RH na korupciju što smanjuje i ekonomski razvoj, gospodarski razvoj, šta naše poduzetnike odvraća od ulaganja tj. i utječe na samu znači i demografsku sliku. Znači ovo je i antikorupcijski zakon jer transparentnost utječe i u borbi protiv korupcije. Stoga, stoga tražim, stoga tražim još jednom od svih kolega zastupnika da kažu pojedinačno zbog čega se protive ovome zakonu, izmjenama zakona. Ako su sva pravosudna tijela, pa čak i europski sud je dao ocjenu da ima se pravo na informaciju o HBOR-ovim kreditima i tvrtkama koje su dostavljene. I naravno da će uvijek tu biti što se krije iza toga što se taji tko je dobio, znači koje tvrtke su dobile i u kojim iznosima su dobiveni krediti.

I zato vas kolege, još jednom pozivam, a i vas, predstavniče Vlade, da se još jednom vi očitujete koji je razlog, ako su sva tijela u RH, kažu da se ima pravo na informaciju o svim kreditima i visini kredita koje su tvrtke dobile od HBOR-a kredit, zbog čega se to taji? Zbog čega se pobijaju pravosudna tijela, Vrhovni sud, Ustavni sud, Upravi sud, visoki, povjerenica koja je davala to, jedino je štitio, znači DORH i tajnost informacija da ostane i Vlada RH. Ako vi ispred Vlade jer niste se još očitovali, možete navesti vi svoje razloge, uvaženi tajniče, ako mogu pitanje vama, zbog čega, ako su znači, sve institucije mjerodavne, pa čak i Europski sud na koji se vi pozivate uvijek na EU i institucije, zbog čega vi ne izađete za ovu govornicu i kao tajnik ministarstva, vrlo bitno, financija, javnosti ne kažete zbog čega tajite ove informacije? Zbog čega Vlada ne prihvaća ovaj izmjenu prijedloga zakona da budu javno dostupne informacije koje su tvrtke dobile kredite i u kojim iznosima. Znači vi niste se udostojili izaći na ovu i pojasniti ljudima, mi smo protiv zbog toga što ima korupcije ili nema korupcije. Zbog toga što smo davali kredite tvrtkama koje nisu bile u mogućnosti to vratiti ili su možda bile povezane s nekim iz vlasti. Jednostavno morate dati informaciju jer, ako sva tijela, još jednom ponavljam, trgovački sud, ako je to Ustavni sud, Vrhovni sud, Europski sud, povjerenica su rekli da imamo pravo na informaciju, osim sad aktualnoga znači povjerenika, Vlade RH i DORH-a, koji su, ali također sud je na kraju donio presude da je informacija pravo na informacije ne smije biti tajna. Evo, ja vas još jednom ispred Vlade da izađete i da javnosti, nama saborskim zastupnicima argumentirate zbog čega se protivite ovoj izmjeni zakona.

Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Bulj. Replike, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Poštovani kolega Bulj, mislim da je ovdje jasno da Vlada RH nažalost ne želi transparentnost, ne želi ono što je potvrdio i Visoki upravni sud i Vrhovni sud i Ustavni sud i bivša Povjerenica za informiranje da se javno objave, znači krediti i tvrtke kojima je taj novac, a to je javni novac jer je HBOR, znači, sasvim je jasno i to kaže u svojoj presudi Visoki upravni sud, znači da nije HBOR poslovna banka nego, citiram, javna institucija koja raspolaže javnim sredstvima da njezin temeljni kapital uplaćuje država iz proračuna, da država za sve obveze HBOR-a jamči bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv bez izdavanja posebne javne isprave. I mislim da ovo na čemu mi inzistiramo, odnosno na čemu inzistira kolegica uz našu potporu je nešto što je logično i što se mora prihvatiti. Odgovor, kolega Bulj. Pa ja mislim prije svega da Vlada RH mora biti javno i transparentno s ove govornice predstavnik bi morao obrazložiti, ja mu postavljam pitanje zbog čega se odbija ovaj prijedlog izmjene zakona koji kolegica predlaže kada je vidljivo da sva tijela pravosudna mjerodavna do Ustavnog, Vrhovnog suda su dale, Europski sud, povjerenica, svi su dali znači svoj stav da jednostavno imamo i da svatko ima pravo na informaciju za sve kredite koje su dobile tvrtke i iznose od HBOR-a. Ja još jednom pitam ovdje predstavnika Vlade, uvaženog tajnika Ministarstva financija da izađe i da objasni zbog čega se krše pravosudne odluke i zbog čega se taji? Da li je to element korupcije unutar ovih kredita ili postoji neki drugi opravdani razlog? Bulj. Sljedeća replika, poštovani kolega Marko Sladoljev, Evo, prije par dana smo ovdje imali Povjerenika za informiranje koji je podnio, dakle Godišnji izvještaj zapravo za 2018. godinu kada je bila Anamarija Musa predsjednica. Ja sam postavio pitanje u vezi Hrvatskog nogometnog saveza zašto Hrvatski nogometni savez ne objavi koji saborski zastupnici su išli na svjetsko prvenstvo i odgovor je bio da Hrvatski nogometni savez nije javno tijelo. I sada imate činjenicu da je HBOR, dakle, javno dakle tijelo, da je to javni novac i da opet dakle, ne žele objaviti dakle kojim tvrtkama su dali kredite i to znači za Hrvatski nogometni savez je neprimjereno, a kamoli za HBOR. Zahvaljujem kolega Sladoljev, odgovor, kolega Bulj. Kolegice Ninčević, molim vas, ugasite mikrofon. Pa eto, to su dva dvostruka mjerila, znači HNS, dali su obrazloženje međutim, za HBOR da ne vridi to obrazloženje, tamo su znači našle način da opravdaju sve one odlaske u Grčku, hotele, dame koje su plaćane iz HNS-a, to je prikriveno HNS.

Kolega Bulj, mislim da je, a svima zapravo je jasno što se krije, krije jer krije se to da se zapravo ne smiju doznati podaci o korisnicima i o količini kredita koji su se izdavale. A ja ću vam sad reći samo sa Odbora za financije pošto vi niste član, pa vjerojatno niste ni upućeni gdje je zapravo predstavnik Vlade RH branio negativno mišljenje Vlade u kojem kaže da ovo već je transparentno i to na način da, kako oni kažu, transparentno je odnosno informacije su dostupne korisniku prava na pristup informacija nakon razmatranja konkretnog zahtjeva za pristup informacijama. Dakle, nije dovoljno što građanin prvo ne zna za koga će uopće zatražit tu informaciju, pa čak i onda da ide ono napamet, pa pošalje za svih 150 000 tvrtki, opet će se razmatrat taj zahtjev i onda će opet netko odlučivat da li on ima pravo na taj pristup informacija, dakle, to nije transparentnost. Odgovor, kolega Bulj. Ako je išta u borbi protiv korupcija … [[Govornik se ne razumije]] transparentnost informacija i ovaj vaš prijedlog ide k tome cilju da se vidi i zbog poduzetnika bavi se tim djelom i zbog poduzetnika koji očekuju određene potpore i kredite, jednostavno na ovaj način ta, gdje nemaju pravo na informaciju tko je dobio kredit, se sumnja u korupciju. Ako su sve institucije rekle da ima se pravo na informaciju i slijed logike da je tu javni novac, 7 milijardi kuna se radi javnoga novca, ne vidim niti jedan razlog zašto se to ne podrži, ne vidim niti jedan razlog i saborski zastupnici bi to tribali slijedom logike pravosudnih tijela koji su donijeli odluku, podržat.

Slijedeća rasprava poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, jasno je o čemu se ovdje radi, zbog čega se taji, zbog čega se ne daju informacije, zbog čega HBOR djeluje kada mu odgovara kao bankarska institucija, a kada mu odgovara da nije bankarska institucija odnosno da ne podliježe nadzoru niti HNB-a, da ne podliježe niti to da se moraju kvalificirati članovi uprave da bi bili akreditirani od HNB-a kako bi mogli upravljati bankarskom institucijom, onda također nije to potrebno, ali kada treba dati informacije da hrvatski građani čuju koje su to tvrtke dobile kredite, e onda je problem, onda se te informacije ne daju. I naravno da nije u interesu HDZ-u nikakva transparentnost nažalost, otpočetka RH, znači naše samostalnosti, HDZ gaji jednu konstantu, a to je netransparentnost i korištenje utjecaja da se javni novac usmjeri vrlo često u privatne interese. I onda imate situacije kao šta je ova koja se desila u Virovitici, 17 milijuna kuna je isparilo, a da nitko ne zna. Da imaju sustav trošenja javnog novca transparentan u Virovitici, to bi se znalo, ne bi to bilo samo do gradonačelnika Kirina i ovog pokojnog gospodina koji je na kraju na vrlo ružan način optužen od svih da je on jedini kriv i na kraju žele svi sa sebe sprati odgovornost na čovjeka kojeg više nema, ali 17 milijuna kuna je nestalo.

Sjetite se onih, ja sam rekao … [[Govornik se ne razumije]] sela, znači opremanja poljoprivrednih štala i kupnja stoke za vrijeme Čobankovića i Sanadera 2007.-2008. kada je stotine i stotine milijuna kuna uloženo u nešto šta nikada nije zaživilo i koji su krediti svi u problemima vrlo vjerojatno da se vrate, a di je novac nestao od tih projekata? To nećemo znati. Koje su osobe dobile kredite? To nećemo znati. Na kraju, očito je da u jednoj velikoj količini novca ako se stvari poslože netransparentno kao šta su posložene sada, ukoliko sa njima upravljaju ljudi koji su tijesno povezani sa poduzetnicima koji koriste te iste kredite kao šta su to g. Zdravko Marić, ministar financija, gđa. Gabrijela Žalac, g. Tolušić, pa da li vas zanima koliko je kredite realizirano u Virovitičko-podravskoj županiji?

Imali bi što vidjeti i da čovjek nema obvezu čuvanja poslovne tajne, mogao bi i ja štošta ispričati nelogično što amandman tamo vidio i borio sam se protiv toga.

Pa za čije on interese tamo sjedi i radi? Znamo situaciju da je Nadan Vidošević kad je bio predsjednik HGK-a sjedio u nadzornom odboru HBOR-a a radio u tvrtci koja je sa tim HBOR-om također imala poslovnu suradnju? Pa je li to sukob interesa? Je li to HDZ nama ajmo to tako reći, kolokvijalno dao? I jasno je zašto HDZ ne želi da se objavi, to su priče za malu djecu, zaštitimo tvrtke, bankarska tajna, ovo, ono, briga njih za to. Njima je da se ne otkriju ove vrste muljaža o kojem sam vam samo mogao naznačiti u svojoj raspravi.

Vjerujete mi za mene je g. Pičuljan izgubio povjerenje kao povjerenik za informiranje. Davao sam punu podršku gđi. Musi, ona je taj posao radila izvrsno i žao mi je što njezin nasljednik upravo suprotno radi u interesu onih koji ne žele transparentnost u RH. Ja vas pozivam, nema ovdje gotovo nikoga iz HDZ-a, to je stvarno nevjerojatno koja razina nezainteresiranosti za ovu temu vlada ali ono šta vam mogu reći je da ja kao što i ministar kad sam bio, nisam od toga odustajao, i dalje dajem punu podršku tome da svi građani RH dobiju informaciju koju mogu i moraju imati. Još jednom ću vam pokazati kako sam na svojem primjeru to prakticirao, ovdje u svojim rukama držim izdana nacionalna jamstva u 2017. g. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 575 jamstava, vrijednih 160 milijuna kuna. Mnogi od tih tvrtki i obrta su dobili kredite HBOR-a, zašto je ovo javno dostupno a ti krediti koje su dobili znači ovdje može vidjeti iznos kredita, jamstva itd. Zašto ti krediti nisu dostupni na HBOR-ovim stranicama, zašto je ovo moguće a to pokazuje da je sve moguće, da ništa nije ugroženo a u HBOR-u to nije moguće. Pozivam vas da podržite ovaj zakon i ukoliko i kada budem u prilici ponovno i kao predlagač zakona ispred većine u Hrvatskom saboru, zalagat ću se da se te informacije objave, hvala lijepo. Zahvaljujem, kolega. Nas dvojica smo iz HDZ-a tu kao što vidite, kolega Culej i ja a vi ste vidim usamljeni u klubu SDP-a. Imamo repliku, poštovani kolega Grmoja, izvolite. Poštovani kolega Maras, mislim da je svima jasno da je ovaj stav Vlade i vladajuće potpuno neobranjiv, nešto za što sve ključne institucije u državi, Visoki upravni sud, Vrhovni usud, Ustavni sud, kažu da trebaju dostaviti uvid u kredite, korisnike kredite jer se ovdje radi o javnim novcima, uostalom država jamči za HBOR, potpuno je nevjerojatan ovakav stav Vlade ali i g. Pičuljana, sjetite se koliko sam ja ovdje napadao njegovo imenovanje i on sada donosi odluke u korist HBOR-a, a te njegove odluke ruši Visoki upravni sud, ovo je jako važna tema, žalosno je da nije bolje popraćena, žalosno je da je sabornica ovako prazna, da mi ovdje uporno kao saborski zastupnici inzistiramo na transparentnosti, ja bih volio da ova tema ostane dulje u fokusu javnosti jer pokazuje kakav je odnos vladajućih prema [[Upadica: Zahvaljujem…]] transparentnosti i prema [[Upadica: …kolega Grmoja]] hrvatskim građanima. U pravu su u potpunosti kolega Grmoja, znači, sabornica je nažalost prazna i ono što mogu primijetiti 70% prisutnih zastupnika u HS u ovom trenutku su predstavnici opozicije. Znači, pardon, znači, 90 skoro %, znači imamo od 11 zastupnika, 77% da budemo točni, znači je prisutno u hrvatskoj sabornici, od 11 zastupnica samo troje ih je pozicija, 8 ih je opozicija, tako da dam malo širu sliku od onoga šta je potpredsjednik HS maloprije rekao, to je u skladu sa, nažalost, zainteresiranošću pozicije za transparentnost, šta nije samo po pitanju ovog zakona, nego i mnogih drugih, apsolutno sve treba prezentirati građanima, neka vide i neka znaju. Slijedeća replika poštovani kolega Stevo Culej, izvolite. Poštovani kolega Maras, baš mi je drago što vi govorite o ovoj temi jel ipak ste vi u kampanji bili 007 James Bond, ali sjetite se onoga malog Kalimera koji je viko „to je nepravda“, tako i vi, a zaboravljate da je kredit HBOR-a samo dva mjeseca nakon što je SDP došao na vlast 2012. dodijelio šogorici Zorana Milanovića, vašega premijera 1,9 milijuna kuna za autopraonice, pa da li ste se sjetili tog slučaja kada je HBOR na taj način dijelio novac? Dal ste znali za taj slučaj? 1,9 milijuna, a što bi bilo još tragičnije da je bar ostalo u obitelji, nego su se raspali i u braku nakon dva mjeseca. Nije niko. Zahvaljujem kolega Culej. Odgovor kolega Maras. Moram priznat da ovako informiran kao što ste vi, nisam, mada razina informacija kojom vi raspolažete, se vrlo rijetko pokaže kao autentična, znači to je planinc goranc, po šumama i gorama, s brda s dola, kak se, kak se veli, nabacivanje temama i informacijama koja jednostavno ne može nitko živ provjeriti, al ja bi volio, podržite, šta maše, ima nekaj na mobitelu? [[Upadica: Autopraonica]] Znači [[Upadica: Kolega Culej, molim vas nemojte ometat]] ja bi volio, ja bi volio kolega Culej da vi podržite ovaj zakon kad ste već tolko za transparentnost da svi vidimo to šta vi imate na mobitelu, zašto bi samo vi bili tako informirani, dajte da svi znamo, da svi građani to znaju, dignite ruku za taj zakon, pa ćemo znat kome, šta je, kako je itd., nemam apsolutno ništa protiv toga, vi se tome protivite, vi ste taj koji želite samo da vi znate te informacije, a da ne znaju ostali građani RH. Zahvaljujem poštovani kolega Maras, evo nažalost riječ transparentnost prestaje tamo gdje RH počinje, pogotovo kada se radi o tokovima novca, posebno javnog novca, svjedoci smo evo i svih afera, pa i evo zadnje koju gledamo u Virovitici gdje je javni novac otputovao negdje gdje se sad istražuje, čovjek je ostao bez života, bez obzira na koji način i jednostavno nemamo transparentnih podataka o tome što se tamo dogodilo. Isto tako se i sa svim ovim sredstvima o kojima se danas govori barata onako u nekoj sivoj zoni, jednostavno niti građani znaju, pa čak niti mi zastupnici ne možemo doć do pravih podataka kako bih mogli o tome raspolagat. Dokle će ta riječ transparentnost biti jedna strana riječ u RH? Zahvaljujem. To je jedan od floskula koja se nažalost koristi vrlo često… Odgovarate, onda izvolite. Znači to je, to je jedna od floskula koja se često koristi u žargonu kampanja političara koji to u biti ne misle, nažalost dominiraju ljudi koji sada obnašaju vlast, transparentnost, sve ćemo mi reć, sve ćemo mi pokazat, a na kraju neće pokazat ništa. Jedini koji ima informaciju u ovoj dvorani je g. Stevo Culej na svom mobitelu i ja bi volio imat takav mobitel da vidim te informacije koje njemu stižu, ali nemam.

na odgovoru. Tražim stanku da se malo konzultiramo još oko ove teme, pogotovo nakon informacije koju, koju sam sada tu čuli, evo nas 15-tak koji smo, sad se malo već počela popunjavat sabornica, a to je da g. Stevo Culej ima informacije koje ostali građani RH nemaju.

To želimo ne samo gospodin Culej, naravno mi ne želimo kao gospodin Stevo Culej da znamo tko je čija šogorica to je ipak njegov dio posla, njega to interesira, nas interesira tko je dobio kredite i na koji način je dobio kredite i koliko je tih kredita podijeljeno u zadnjih, od početka HBOR-a, znači preko 100-tinu i nešto milijardi i na koji način su i da li su vraćeni odnosno na koji način su ti projekti realizirani. E onda sam siguran da bi svi mi, pa i gospodin Stevo Culej vidjeli koliko je puta netko tko je povezan sa HDZ-om dobio kredit, kako su ti krediti realizirani, zašto je netko vratio kredit za turizam pa onda opet od banke vjerojatno u istom programu po povoljnijoj kamatnoj stopi uzeo novi kredit, pa se onda slikao sa HDZ-ovim ministrima itd. Određujem stanku do 11 sati i 41 minute.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. U ime predlagatelja, poštovana kolegica Ivana Ninčević Lesandrić, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Drago mi je vidjeti cijelo jutro aktivno saborske zastupnike, međutim nije mi drago što su to samo saborski zastupnici, oporbeni zastupnici, iz redova vladajućih osim u ime kluba gdje večeras neće podržati zakon, javio se jedino g. Šuker i to vrlo neuobičajeno za njegovo javljanje, vrlo šturo rekla bi, gdje zapravo ni on sam nije imao što reći na sva ova kronološka događanja vezana za ovu temu već je samo rekao da se HBOR ne financira samo iz državnog proračuna već i iz drugih izvora, istina, međutim ovih 7 milijardi kuna iz državnog proračuna nama je itekako dovoljno da ta sredstva odnosno ljudi, pravni subjekti kojima su dodijeljena budu javna. Htjela bi evo još jednom ponoviti s obzirom da je sad nešto malo više zastupnika nego jutros u Hrvatskom saboru a to je da HBOR odnosno dodijeljena sredstva HBOR-a trebaju biti transparentna, kaže i povjerenica za informiranje i Visoki upravni sud i Vrhovni sud i Ustavni sud pa na kraju krajeva i Europski sud, međutim sve te odluke i sva ta rješenja i dalje ne znače ništa HBOR-u jer oni i dalje odbijaju javno objaviti bilokakve informacije a vrlo je važno napomenuti još jednom da HBOR nije poslovna banka, već je javna institucija koja raspolaže javnim sredstvima, njezin temeljeni kapital uplaćuje državni proračun, država odgovara za sve obveze HBOR-a, jamči bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv bez izdavanja posebne javne isprave, to su vrlo, vrlo važne informacije zbog kojih upravo i želimo da se objave dakle svi korisnici usluga HBOR-a jer se radi o javnom novcu, javnom tijelu koje raspolaže javnim novcem. Imamo replike, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Kolegice, složio bi se s vama da mi je nejasno kako kolege iz vladajuće većine apsolutno nemaju nikakvih komentara osim jednog komentara koji je dao kolega Šuker i još je više zabrinjavajuće kako predstavnik Vlade ne želi ovdje pred javnošću saborskim zastupnicima odgovoriti zašto ne bi se transparentno objavilo krediti HBOR-a za sve tvrtke koje su ga dobile i u kojem iznosima su ti krediti dati. I kad vidimo sve što se događalo oko ovoga i ovaj vaš prijedlog je prihvatljiv i kad vidimo da je Visoki upravni sud, Vrhovni sud, Ustavni sud, povjerenica, svi su ta to da bude transparentno i da bude javno objavljen popis svih tvrtki koje su dobile kredit od HBOR-a i visini kredita, međutim Vlada se protivi, saborski zastupnici se protive, ne poštovanju se institucije, ne poštivaju informacije. Kolega Bulj, pa predstavnik Vlade vjerojatno ne smije reći svoje mišljenje već mora ponoviti ono što piše u mišljenju Vlade a mišljenje Vlade je negativno i u svom mišljenju Vlada zapravo kaže u jednu ruku da je uopće nije briga i što kaže Visoki upravni sud, Vrhovni sud i Ustavni sud i povjerenica jer Vlada je sama zaključila da je ona iznad svih institucija, iznad svih sudova, iznad Europskog suda i iznad svih živih koji zapravo na sasvim logičan, znači to je sasvim logično da to bude javno i transparentno i objavljeno i naravno da svi ... [[Govornik se ne razumije.]] i rješenja i presude i nalažu to tako mora bit, međutim Vlada se ovdje postavlja se iznad svih njih i uopće ih nije briga što i što sve institucije kažu i što mi raspravljamo u Saboru i što zapravo u krajnju ruku ovaj zakon i govori, hvala. Hvala lijepo poštivani potpredsjedniče.

I na koncu kad vidimo dakle vaš prijedlog je ustvari izvrstan i on bi između ostaloga bio ja mislim vrlo dobra i demografska mjesta jer ovako ljudi mladi koji bi htjeli i kojima trebaju novci, ne mogu naprijed a drugi mogu.

I upravo zbog toga trebamo uvesti tu transparentnost da jednostavno se maknemo više od tog razmišljanja da se sve namješta, da je korupcija, da je ovako, da je onako jer tim ljudima treba poticaj. Jedini poticaj je da oni vide transparentno tko je sve dobio kredit, na koji način pa će se onda i oni prijaviti, ovako se nikome ne isplati gubit 6 mj. svoga vremena, papirologije, milijun i jedne takse i ne znam više ni ja čega sve a da bi na kraju ne bi dobili taj kredit. Slijedeća rasprava, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Evo, puni se sabornica, dolaze zastupnici na glasovanje a ovdje cijelo jutro uglavnom zastupnici MOST-a, znači raspravljaju o ovoj temi, pridružili su nam se kasnije dio kolega iz SDP-a i HSS-a ali ali sabornica je prazna, a tema je jako važna. Radi se o tome da je kolegica Ninčević tražila da HABOR javno objavi kredite koje dodjeljuje, korisnike tih kredita. S tim se slažu i najvažnije institucije u RH to je Visoki upravni sud, to je Vrhovni sud, to je Ustavni sud. S tim se slagala i povjerenica za informiranje Ana Marija Musa, međutim trebala je biti maknuta da bi došao gospodin Pičuljan, čovjek iz bivšeg sistema koji je očito odgovarao znači HDZ-u jer znamo da se u bivšem sistemu tom protuhrvatskom, komunističkom sistemu, da se nije smjelo ni govoriti, ni misliti, da se nije moglo doći ni do informacija i takvu praksu očito vladajući nastavljaju. Ne žele jedno demokratsko društvo u kojem građani imaju pravo na pristup informacijama, u kojima imaju pravo na slobodno mišljenje, na izražavanje svojih stavova, ne žele da znamo kome HABOR dodjeljuje kredite, kakvi su iznosi tih kredita, na koji način su ti krediti dodijeljeni. I ja ću ovdje samo pročitati, znači da biste shvatili o čemu govorim, presudu Visokog upravnog suda koji je srušio mišljenje gospodina Pičuljana što je skandalozno da povjerenik za informiranje krije informacije, znači kaže Visoki upravni sud u svojoj odluci, da HABOR nije citiram: poslovna banka nego javna institucija koja raspolaže javnim sredstvima, da njezin temeljni kapital uplaćuje država iz proračuna, da država za sve obveze HABOR-a jamči bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv.

Ja bih volio, evo sada dolaze kolege HDZ-a, da se netko javi za riječ i da pokuša opravdati ovakav stav Vlade, evo može to biti kolega Borić npr. ili kolega Stičak koji je upravo ušao, neka se javi i neka nam objasne kako vladajući zastupaju stav koji je protivan najvažnijim pravosudnim institucijama u ovoj državi, Visokom upravnom sudu, Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu. Kako je to moguće i kako oni opravdavaju činjenicu da skrivaju informacije o javnim sredstvima koja, koje dodjeljuje HABOR? A koja su, radi se naravno o državnim novcima odnosno novcima koji su novci naših građana.

Kolega Panenić je u svom izlaganju govorio kako je jedan ministar u vladi Tihomira Oreškovića jedini sakrio informacije o troškovima koje čini kao ministar, znači nije odgovorio medijima. Kada bi se izglasao ovaj zakon koji sam predložio to bi bilo nemoguće, jer bi svako tijelo od čelnika jedinica lokalne samouprave, županija, pa do najviših državnih dužnosnika morali, njihova tijela bi morali javno na jednom mjestu objavljivati sve troškove. Ne znam zašto se toliko bojimo transparentnosti, ne znam zašto se toliko bojimo toga da sve bude javno obznanjeno. To će uostalom utjecati i na nas kao političare da ne dođemo u situaciju znači nekakvih malverzacija ili bilo čega drugog. Govorio je ovdje jedan kolega o situaciji u Virovitici, pa to je skandalozno da se takve stvari događaju, da nestane 17 miliona kuna iz proračuna, da nemamo odgovore, da se dogodi jedan nesretni slučaj da se ne dogodi ni obdukcija tog čovjeka. Ne kažem da je tu bilo nešto drugo osim onoga što je utvrđeno, ali jako smrdi kolege, jako je čudna situacija. I to je ono što nije dobro, što ruši povjerenje u institucije, što ruši povjerenje u političare, što ruši povjerenje u ovaj visoki dom. Ono na čemu ćemo mi inzistirati je apsolutna transparentnost, znam da su se neke kolege ih HDZ-a zalagali za takvu transparentnost, evo tu je kolega Milošević. I ja mislim da ni on sam ne može nikako opravdati činjenicu da su vladajući ustali protiv toga da se krediti HABOR-a javno objave. To je stajalište svih visokih pravosudnih institucija u ovoj državi. I ja pozivam ponovno sve zastupnike očito o ovom prijedlogu zakona nećemo danas glasovati jer nećemo uspjeti raspraviti ovu točku, ali pozivam vas sve da kada dođe na glasovanje ova točka, sukladno odlukama najviših pravosudnih tijela podržite ovaj zakonski prijedlog. Isto tako moram naglasiti svoju izrazitu, svoje izrazito nezadovoljstvo povjerenikom za informiranje gospodinom Pičujanom koji je kratko na toj funkciji, a već su mu dva mišljenja i dvije odluke su mu srušene od strane Visokog upravnog suda i to baš zbog slučaja kredita HABOR-a jer je on stao na stranu HABOR-a, a ne na stranu građana koji su tražili informacije, što je apsolutno nedopustivo i neprihvatljivo. Dobro je što je evo sabornica sve punija, bilo bi dobro da kolege malo i poslušaju o čemu smo mi to cijelo jutro ovdje raspravljali, tema je važna i sad sam u poziciji potpredsjedniče da se nadglašavam [[Upadica: Kolegice]] s kolegama… Samo malo kolega Grmoja. Kolegice i kolege, ja bi vas lijepo molio za mir u sabornici, oni koji imaju još nešto za reći međusobno nek napuste sabornicu, a da kolega Grmoja završi sa svojom raspravom, izvolite kolega Grmoja. Hvala vam, hvala vam potpredsjedniče i još jedna pohvala za vaše predsjedanje, smatram da ste najbolji predsjedavajući u ovom sazivu HS. Dakle, dakle, dakle, da znači predsjedavajući puno više predsjedava i moram ga istaknuti kao jako pozitivnog u onom što radi, nemam, nemam nikakvih ograda prema tome. Dakle, dakle, što se, što se tiče ovog prijedloga, što se tiče ovog prijedloga zakona, ja vas pozivam poštovane kolege da podržite pravo naših građana na pristup informacijama, ovo su jako bitne stvari, radi se o novcu građana, o kreditima HBOR-a i apsolutno je nedopustivo da HBOR uz potporu vladajuće većine ne dopušta građanima da dođu do tih jako važnih informacija. Vjerujem da dijelite takav stav, nismo mogli čuti osim kolegice koja je, kolegice Marijane koja je imala raspravu u ime kluba, nismo mogli čuti niti jednog zastupnika HDZ-a kakav je vaš stav po tom pitanju, ja bih molio da razmotrite svoje stavove i da podržite ovaj zakonski, ovaj zakonski prijedlog.

Imamo repliku, poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grmoja, dakle, skrivanje informacija o ulaganju javnog novca u poslovne svrhe, javnog novca koji bi trebao biti na raspolaganju svima koji dolaze s dobrom idejom jer je dobra ideja u realizirana u poslovnom okruženju, zdravom poslovnom okruženju, nešto što doprinosi razvoju RH. Inzistiranje na tome da se skrivaju informacije u stvari govori jako puno. Prema tome, ja ne znam zašto se deklarativno Vlada zalaže i trsi ne bi li se popravila na razno raznim listama Doing Business i ne znam kojim korumpiranosti, kad je ovakva jedna stvar prilika da se strahovito skoči, dakle, naravno prema gore, prihvatiti ovaj zakonski prijedlog koji, ja ne znam koga ugrožava. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Dobrović, ni nama to nije jasno, nije nam jasno čemu ovakva ustrajnost u tome da se sakriju informacije o kreditima HBOR-a, javnost to zahtijeva, najviše institucije ove države to zahtijevaju, nabrojao sam ih, dakle, ne znam čemu takav otpor, što se to krije, od koga se kriju informacije? Od onih koji nas plaćaju dragi građani i dragi odnosno dragi, drage kolege, nas građani plaćaju, oni daju novac i za kredite HBOR-a, oni daju novac i za naše plaće i ne mogu vjerovati da je ovakav stav vladajuće većine prema ovom prijedlogu koji je racionalan, normalan i koji uostalom ima potporu najviših pravosudnih tijela ove države.

Slijedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Kolega Grmoja, vidimo da su došle naše kolege ovdje, da jednostavno ne možemo komunicirati, došli su napraviti obavezu koja je naređena da dižu ruke petkom prije podne i da ne možemo o vrlo bitnom zakonu komunicirati na način o kojem bi tribalo razgovarati, a to je jedan transparentan prijedlog zakona da se objave javno krediti svih tvrtki kojima iznos kredita koje je HBOR dala.

Odgovor, kolega Grmoja, izvolite. Hvala. Poštovani kolega Bulj, da cijelo jutro smo ovdje raspravljali u praznoj sabornici o ovom prijedlogu zakona, borili se za pravo naših građana da dobiju pristup informacijama, da dobiju informacije o kreditima HBOR-a odnosno da dobiju informacije o javnom novcu koji HBOR uplaćuje znači odnosno isplaćuje određenim poslovnim subjektima, međutim, te informacije očito vladajući žele sakriti, a situacija u sabornici je sada jako teška uopće za bilo kakvu raspravu i očito se došlo odraditi posao ovdje, izglasati, vladajuće nije briga niti za građane, niti za njihovo pravo da znaju, da znaju ključne informacije, dakle, jednostavno ovdje je postalo neizdrživo, neizdrživo za, za raspravljati, a neshvatljivo je da vladajući odbijaju ovaj naš prijedlog. Zahvaljujem. Kolegice i kolege, ja vas lijepo molim još jedanput da mir u sabornici uspostavimo kako bi mogli nastaviti s raspravom jer u protivnom dati ću stanku pa ćemo onda nastaviti kada se smirite. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, pa s obzirom da je gužva u sabornici i da vidim da se HDZ-ovim zastupnicima iznimno žuri, evo ja ću završiti svoju raspravu pa da možemo raditi dalje a to apeliram i na ostale kolege, pa da odradimo ovo pa da kolege iz HDZ-a mogu otići na vikend i da ih ne zadržavamo ovdje. Kolege jako lijepu poruku šaljemo hrvatskoj javnosti kako se ponašamo u Hrvatskom saboru. Sljedeća raspravu poštovani kolega Miro Bulj u ime Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista završnu riječ. Izvolite.

Sve institucije kolegice i kolege, sve institucije koje su mjerodavne od Visokog upravnoga suda, Vrhovnoga suda, Ustavnoga suda, povjerenice bivše, svi su rekli da ovo mora biti javno i transparentno objavljeno i da svaki građanin ima pravo znati. Novinari nisu mogli doći još 2014. do ovih podataka u slučaju Šegon i nastavilo se je dalje.

I Europski sud na koji se pozivate, pozivate se na borbu protiv korupcije, pogotovo evo kolega Stier je uvijek upozoravao da je to ključ problema. Evo ja pozivam kolegu Stiera da javno se digne i kaže kako će glasati o ovome prijedlogu. Jer ovo je javno i transparentno.

Evo pozivam vas sve kolege i kolegice poglavito vas iz većine koji šutite osim gospodina Ivana Šukera koji se javio i nejasno je poslao poruku o čemu se radi. Pitam vas sve, znam da ste zauzeti šalabahterima i kako ćete glasati ali ovdje se radi o vrlo bitnom zakonu.

Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora dr. Tomislava Sokola a za člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora predlaže se Branka Juričev Martinčev. Predlaže se razrješenje člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora dr. Tomislava Sokola a za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora Mato Čičak. Predlaže se razrješenje člana Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora dr. Tomislava Sokola a za članicu Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora predlaže se Ljubica Lukačić. Predlaže se razrješenje člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora dr. Tomislava Sokola a za člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora predlaže se Ivan Šipić. Predlaže se razrješenje članice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora Ljubice Lukačić a za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora predlaže se Ante Babić. Predlaže se odluka o imenovanju članova Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Za članove Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, predlaže se magistar Krešimir Dragić član iz Ministarstva financija, Nataša Vešligaj prijedlog iz Ministarstva financija, Sanja Krnić Bastać članica iz prijedlog Ministarstva poljoprivrede, mr. Pave Šašlina prijedlog iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Miro Macan prijedlog iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, mr. Jasna Divić članica prijedlog iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Krešimir Frančić prijedlog iz osiguravajućih društava. A članovi zastupnici ostaju, to su predsjednik državnog povjerenstva dr. Josip Križanić, a članovi Damir Felak, Josip Đakić, Robert Janković, Marta Luc Polanc, Marko Vešligaj i Anka Mrak Taritaš, do predstavnika zastupničkog mandata. Otvaram raspravu, ako nema zainteresiranih zatvaram raspravu pa predlažem da glasujemo objedinjeno o svim prijedlozima koje nam je iznio predsjednik odbora Sanader. Dajem dakle na glasovanje sve odluke nadležnog odbora.